Dobré ráno.

Mohl bych vám říci příklady zemí, které se domnívaly, že investicemi do vzdělání automaticky přispějí k růstu, a to samozřejmě takto jednoduše nefunguje.

A druhá věc. Představa, že se tady teď rozhazuje, dává se do spotřeby, zatímco by se mělo dávat do vzdělání, to je podle mě také nesmyslná představa. Když to vystoupení začalo chválou ekonomického růstu, tak bych chtěl zdůraznit, že jestli něco bylo tahounem ekonomického růstu v této zemi, tak to byla soukromá spotřeba. To, že vlastně už před několika lety vláda skončila s politikou úspor a začala díky tomu, že se využilo růstu, zvyšovat příjmy, začala zvyšovat penze, to byl ten dneska nejvýraznější stimul toho, proč ekonomika roste. Já bych byl rád, kdyby ti, co vystupují, se drželi aspoň některých základních pravd, aby nebylo možné tady dneska říkat úplně cokoliv. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Farský.

Mě zajímá, co se po pěti letech v této zemi vybudovalo, a opravdu toho není moc. Další faktická poznámka, pan poslanec Farský, poté pan poslanec Bartošek. Děkuji za vystoupení kolegů pana ministra Ťoka a pana Zaorálka, ale dovolím si nesouhlasit. Co se týká dálnic, hnutí ANO má Ministerstvo dopravy pod svým vedením pět let. Jak dlouho se ještě budete vymlouvat na minulost?

Ale kdo za něj má odpovědnost? Ministerstvo pro místní rozvoj. Hnutí ANO. A my jsme se za poslední rok propadli o 29 příček z hlediska rychlosti získání stavebního povolení na 156. místo na světě. My jsme jeden ze 40 nejhorších států z hlediska toho, jak dlouho trvá získat stavební povolení. Jsme na úrovni Nigeru. Tam jste nás dostali. A co se týká investic do školství? Mluvil jsem o platech primárně. Já souhlasím s tím, že je potřeba pracovat i na kvalitě školství, na efektivitě těchto výdajů, ale české školství zvláště v té personální oblasti je tak podfinancované a je to samozřejmě i otázka minulosti, kdy se tam finance nedávaly a tak trochu jsme jeli v setrvačnosti na dluh.

Prostě tam je potřeba přidat finance, aby se tam hlásili kvalitnější uchazeči o tuto práci, aby postupně odešli ti, kteří tam místo nemají, a byli nahrazeni lepšími učiteli. Takhle jednoduché to je. Děkuji za přesné dodržení času. Nyní pan předseda Bartošek, připraví se pan předseda Kalousek. Všecko faktické poznámky. Za mě jenom krátce. Druhá věc. Škoda, že odešel pan ministr dopravy, protože jsem na něj chtěl reagovat a chtěl jsem ho požádat, aby si tyto filipiky nechal na zítra, kdy otázku řešení dálnic máme pevně zařazenou, tam se může vypovídat a my na to můžeme reagovat a nezatěžovat tím diskusi o státním rozpočtu. Děkuji. K tomu bych se asi připojil. Další je pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Jakkoliv souhlasím s apelem pana předsedy Bartoška na to, abychom se drželi rozpočtu, prosím o pochopení, že nemohu nereagovat na vystoupení pana ministra Ťoka, který mě přímo zmínil, kdy pan ministr je tím ministrem čtyři roky, o rok déle kontroluje rezort Ministerstva dopravy jeho hnutí.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Zaorálka ohledně toho vlivu spotřeby na vývoj ekonomiky. Ten problém naší ekonomiky je ten, že jsme velmi výrazně závislí na zahraniční ekonomické situaci. Když je v zahraničí pokles, tak u nás je taky.

A co se děje tady? My jsme na případnou krizi připraveni hůř než v roce 2008, minimálně podle analýzy Národní rozpočtové rady, což je nezávislý orgán, který jsme právě kvůli tomuhle zřídili.

A to je to, co my tomu rozpočtu vyčítáme, že s tímto rizikem absolutně nepracuje a že v době, kdy peníze od vlády do spotřeby budou skutečně potřeba, prostě nebudou. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Bartoň, poté pan poslanec Bělobrádek. Já bych s dovolením reagoval na pana poslance Zaorálka. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, pane poslanče, prohlásit, že vzdělání není investice do budoucnosti, nebo pomlouvat, že investice do vzdělání není prioritní, to je mimo. Investice do vzdělání je jedna z nejlepších investic, kterou může stát udělat.